Děkuji, pane předsedo. Krátká reakce na postup předsedajícího. Já nebudu zavádět nové pořádky. Pan předseda Okamura využil svého přednostního práva a poslanec s přednostním právem se nemusí držet ani toho bodu, který je projednáván. Takové jsou dosavadní zvyklosti. Kdykoli máte možnost uplatnit námitku proti postupu předsedajícího. Dále je na řadě faktická poznámka pana poslance Onderky. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, nedá mi, než zareagovat na vystoupení pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Okamury. Chci vás prostřednictvím pana předsedajícího upozornit, pane Okamuro, že to, že se nějaký sociální demokrat zúčastní jakéhokoli jednání, konference, jakéhokoli spolku, a to včetně landsmanšaftu, ještě neznamená, že to, že je potom následně v nějaké politické straně, že ta politická strana podporuje tento spolek. Kdyby tomu tak bylo, tak si nepřejte vědět, co by si někteří lidé mysleli o vás a o vašem hnutí. Co se týče ČSSD, říkám vám prostřednictvím pana předsedajícího, věnujte se sám sobě a svojí rádoby politické straně. Sociální demokracie vždy uhradila své závazky a bude tomu tak i nyní poté, jak skončí záležitost, která se dotýká soudního procesu, a následně samozřejmě také projednání pozůstalosti. Sociální demokracie má finanční prostředky na to, aby uhradila své závazky, a to v plné výši.

Platí stále to, co říkáme donekonečna, a to je, pokud se někdo dopustil trestného činu, padni komu padni.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já musím reagovat, protože tady byl opakovaně napadán kolega poslanec Jan Čižinský, který tady není přítomen.

Ano, Jan Čižinský reagoval na svém facebookovém profilu komentářem k mailu, který jsme dostali všichni poslanci a byl podepsán jako Tomio Okamura, místopředseda Poslanecké sněmovny. Čižinský se za to obratem na stejném profilu omluvil. Tak to bylo a je to dohledatelné.

Pan poslanec Válek. Máte slovo, pane poslanče. Mnohokrát děkuji, pane předsedající.

Pan poslanec Peksa, faktická poznámka. Já už jsem příliš necítil potřebu se do této debaty zapojovat, ale vzhledem k tomu, že jsem byl jmenován, cítím potřebu prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegu Volného a vyjadřuji tímto své osobní přesvědčení, že kolega Volný využívá tíživé sociální situace několika rodin v Moravskoslezském kraji ke svému osobnímu obohacení, čímž splňuje definici obchodníka s chudobou. Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Je to dohledatelné, je to pravda, sám jsem byl na tyto akce zván. A teď nás tady poučuje.

Bylo by dobré, kdyby se k tomu přihlásil. Nevím, jestli je tady nějaký jiný poslanec, který to dělal! Takže napadání z jeho strany je podle mého názoru úplně mimo mísu.

Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Ano, různé kultury mohou žít mezi sebou. Multikulturalismus v pojetí, že kultury se smísí, pokud jsou k sobě navzájem nekompatibilní, je prostě neexistující naivistická ideologie.

Pan předseda Radim Fiala faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Tak já jsem si udělal jenom pár poznámek. Já pojmenuji pana předsedu Bartoška správně.

Pan Okamura byl prošetřován policií, státním zastupitelstvím, všechny jeho účty.